Členské státy mohou vyloučit osobu z poskytnutí dočasné ochrany za určitých podmínek, pakliže existují nějaké závažné důvody se domnívat, že ta osoba spáchala nějaký závažný zločin.

Ze strany vedení policie jsme se dozvěděli, že se ta trestná činnost zvedla a že se zvedla přibližně o 500 trestných činů.

Takže předmět úpravy.

Opět připomínám, že tady jsme prodloužili o rok, můžeme prodloužit o další rok.